Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Stalo se nám v minulém týdnu, že několik osob se nepřihlásilo, musíme pak dodatečně, protože už neexistuje písemná prezence, zjišťovat důvod nepřítomnosti, tak abyste zbytečně neměli absenci. Zatím mám nahlášeno pana poslance Oklešťka, který bude hlasovat s náhradní kartou číslo 11.

Já vás poprosím o klid, abych vás nemusel zbytečně překřikovat. Děkuji. Poprosím, abyste se už usadili na svých místech. Já bych vás nejprve chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium.

To jsou body 184 až 191. Následně by byla vyhlášena polední pauza do 16 hodin.

Jedná se o tzv. opoziční okénko. Bod 96, sněmovní tisk 375, jedná se o novelu správního řádu, návrh poslanců pod vedením Martina Kupky, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších.

Pak bod 108, sněmovní tisk 401, návrh poslanců Tomio Okamury, Radima Fialy a dalších, je to novela občanského zákoníku. Poté bod 47, sněmovní tisk 152, návrh poslanců Stanislava Grospiče, Hany Aulické Jírovcové, Pavla Kováčika na vydání zákona o zajištění právní pomoci.

Přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozeslán elektronickou poštou. A nyní budeme se věnovat pořadu jednání schůze.

Takže pane premiére, máte slovo. Už jsem si našel stránku.

Případné další přihlášky k pořadu schůze prosím pokud možno písemně.

Takže děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Já bych chtěl jasně říct, že to není pravda.

A potom se začali předhánět, jaká částka má být vrácena. Což je samozřejmě lež. Protože ten audit je velice pochybný. Za útok na zájmy České republiky. Za destabilizaci České republiky. Takže se předháněli, jaká částka.